Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych úvodem uvedl novelu vysokoškolského zákona, která probíhá debatou již několik let, a pracovalo na této novele i mnoho mých předchůdců.

Tato novela byla opravdu precizována za účasti obou reprezentací, ať je to Rada vysokých škol, nebo Česká konference rektorů. Podílelo se na ní velké množství odborníků a zcela jednoznačně to svými usneseními podporuje jak Česká konference rektorů, tak Rada vysokých škol.

První z těchto změn je nový systém zajišťování hodnocení a kvality vysokých škol, s tím že se rozděluje na vnitřní a vnější hodnocení kvality. Vnitřní zůstane na úrovni vysoké školy, s tím že v rámci své samosprávy bude dodržovat právní předpis, který stanoví pouze nezbytný rámec. Pak bude vnější hodnocení kvality, které bude provádět nově vzniklý Národní akreditační úřad pro vysoké školství, a na to bude navazovat nový systém akreditací.

Další významnou změnou je samotné vytvoření Národního akreditačního úřadu pro vysoké školy, vytvoření podmínek pro jeho nezávislé odborné působení a rozhodování v rámci akreditací.

Další významnou změnou je stanovení podmínek pro poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, úprava postavení a působení zahraničních vysokých škol a jejich poboček, které doposud zákonem nebylo upraveno. Další bod, velmi významný, je odmítání vysokoškolských diplomů a titulů typu docent. Samozřejmě se týká nařízení o vyslovení neplatnosti vykonané zkoušky. Řízení bude v působnosti příslušného rektora. Dále novela zpřesňuje proces pravidel při jmenování profesorů tím, že budou jmenováni minimálně dvakrát do roka, a dále precizuje celý proces, za jakých podmínek se může vrátit návrh vědecké či umělecké radě konkrétní vysoké školy, která tento návrh předkládá. Je tu zřízena celá nová pracovní pozice mimořádného profesora, která bude spojena s konkrétní institucí, a tento mimořádný profesor nebude muset splňovat podmínky pro docenta a profesora. Dále se oblast tohoto zákona zabývá i zvýšením sociálních stipendií.

Dále tento návrh již dělá řadu drobných úprav a změn, zavádění registru řízení žádostí, registru uměleckých výstupů vysokých škol a studijních programů, a všechny změny, které byly nastaveny, byly nastaveny pro lepší proces celého systému vysokého školství. V závěru mi dovolte vás požádat o podporu tohoto návrhu zákona, tak aby prošel do druhého čtení. Zároveň tady říkám i příslib, že v rámci druhého čtení budou předloženy výboru i návrhy jednotlivých prováděcích vyhlášek, s tím abychom mohli diskutovat nejenom nad zákonem, ale i nad prováděcími vyhláškami. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, děkuji za pozornost.

Klíčová témata, která návrh zákona obsahuje, tedy zavedení nového systému hodnocení kvality vysokých škol a jeho provázání s činností Národního akreditačního úřadu, dále úprava nových pravidel akreditace studijních programů a zavedení systému institucionální akreditace, vytvoření podmínek pro nezávislé odborné rozhodování o akreditacích.

Proti tomuto záměru se právě ohrazuje Akademie věd ČR.